Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Dobrý den, pane předsedo. Návrh procedury. Legislativně technické úpravy, které si dovolím posléze přečíst. Za druhé pozměňovací návrh pod písmenem D pana poslance Jandy. V případě odhlasování jsou pozměňovací návrhy hospodářského výboru A2, A3 nehlasovatelné, protože pozměňovací návrh D je zpřesněním pozměňovacích návrhů A2, A3. Za třetí v případě neodhlasování písmena D hlasovat o pozměňovacích návrzích A2, A3.

A posléze pozměňovací návrh E pana poslance Michálka, který je hlasovatelný pouze v případě přijetí legislativně technické úpravy. Na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nejprve budeme hlasovat o legislativně technických úpravách a já je přečtu.